Je mi to moc líto, stává se mi to jednou za volební období, ale chtěl bych zpochybnit hlasování číslo 65 a současně 66. Na sjetině hlasování týkající se hlasování č. 65, to je návrh poslance Urbana, mám na sjetině ano a vím o tom, že jsem chtěl hlasovat ne. A současně na hlasovací listině č. 66, to je o závěrečném hlasování, mám na sjetině zdržel se a chtěl jsem hlasovat ano.

Proto se vám všem opravdu omlouvám. Děkuji za pochopení. Děkuji, to je námitka proti záznamu o hlasování, o kterém rozhodneme hlasováním bezprostředně, pane předsedo.

Já jsem se přihlásil s přednostním právem, vy jste mě viděl a nedal jste mi úmyslně slovo s tím, že je přihlášen pan poslanec Šincl. Jednací řád takový postup neumožňuje.

Já vám tu přestávku neudělím, protože za prvé vaše námitka proti tomu, že by byl upřednostněn kolega Šincl, vychází z toho, že námitka proti záznamu o hlasování je chápána jako faktická poznámka. A vždy platilo, že faktické poznámky mají přednost. Ad za prvé.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. My jsme tedy vyhověli námitce pana kolegy Šincla a budeme tedy hlasovat znovu o pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Urban. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně se nepodařilo nějak zprovoznit hlasovací zařízení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Budeme tedy opakovat hlasování o námitce pana poslance Šincla.

Budeme tedy opakovat hlasování č. 65, což znamená hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance... Prosím pan předseda klubu ODS. Děkuji za slovo. Vy jste si vzali pauzu na to, abyste sehnali další poslance.

Takže vy jste prohráli hlasování, mohli jste ihned vznést námitku, nikdo z vás to neudělal. Nikdo nezpochybnil. Přijali jsme ten zákon výraznou většinou říkám, já jsem hlasoval proti , takže i proti vůli části opozice. Nikdo nezpochybnil hlasování. Pak jste si vzali hodinu pauzu, nevím, proto, abyste přesvědčili těch vašich 17 členů poslaneckého klubu ČSSD, aby změnili názor nebo abyste přivezli další poslance.

Místo abyste použili legitimní nástroje, které má vládní koalice, každá parlamentní strana, pokud se nepovede nějaké hlasování, a vy ty legitimní nástroje máte, pod žádným časovým tlakem nejste, takže tady automaticky nebezpečně vyrábíte nový precedent.

V této chvíli opravdu žádám o přestávku na jednání našeho klubu. My se musíme poradit, jak budeme postupovat u dalších bodů dál, když vy si tady z toho děláte trhací kalendář, nechcete respektovat výsledky hlasování.

Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Něco jste zkusil ráno, něco zkoušíte teď. Opravdu vyrábíte nebezpečnou situaci do budoucna. Protože kde je ten časový úsek? Zpochybnění hlasování má být bezprostředně. Jestliže toto připustíte bez toho, že se změní čárka v tom zákonu, tak opravdu to zpochybňujete.